Ty základní parametry jsou stabilní národní financování, nadále budeme usilovat o prostředky z EU, ale nebude to na projektové bázi, ale budeme si přeposílat mezi rozpočtovými kapitolami finanční zdroje, pokud bude Evropa souhlasit, zastropování příspěvků od rodičů.

A samozřejmě věková návaznost na mateřské školky. Prosím vás o zohlednění tohoto návrhu. Skutečně jde o to, abychom měli finančně, místně dostupnou péči o nejmenší děti, to je cílem této novely. Bereme to dobré, co bylo v dětských skupinách, a napasováváme to na současný systém tak, aby skutečně rodiny, pokud potřebují pracovat nebo chtějí pracovat, tak aby měly dobrou podporu státu. Velmi děkuji. Děkuji.

Vážená paní ministryně, vážené kolegyně a kolegové.

Jde o to, že veškeré studie ukazují, že právě včasná a kvalitní péče srovnává rozdíly mezi rodinami.

Další omezení. Ale ještě máme šanci některé věci opravit.

A teď zdůrazním.

Takže máme třeba možnost schválit pozměňovací návrh, díky kterému by dětské skupiny mohly být v takových prostorách, které mají osvětlení jako ve standardním bytě.

Takže co to bude znamenat, pokud neprojde zmírnění navrhovaného limitu na osvětlení?

Dnes je velice praktické, že si rodiče vyberou.

Ostrá hranice, konec. Zase proč? Myslím, že v rodinách víme, že tohle se fakt takhle odlišovat nedá. A poslední věc, kde bych velmi, velmi, velmi si přála, abychom si řekli, že tohle je návrh, který máme platit ze státního rozpočtu.

Je to základní státní služba, jako školky. Takže ještě jednou.

Ale pak jsou takoví, kteří chtějí nebo musí pracovat, a ti dneska často tu možnost nemají. Ještě jedno číslo uvedu. Jakmile místa ve školkách jsou dostupná i pro dvouleté děti, tak jsou tam všude, po celé zemi, ve venkovských regionech, kdekoliv si pomyslíte, ty děti dávané.

Na tom chci ukázat, že poptávka je a lidé ta místa pro děti chtějí a potřebují. Jakmile je péče kvalitní, tak to děti nepoškozuje.